Víme, že v tuto chvíli ještě stále kraje nedostaly finanční prostředky, aspoň podle posledních informací, které mám, nedostaly ještě kraje prostředky na to, aby vyplatily odměny všem záchranářům.